Kdo je proti?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek.

Zcela jistě nebude mít problém ani v Senátu ani na Hradě, takže teď jste rozhodli o tom, že bývalí agenti StB mohou být členy vlády.

Prvním místopředsedou vlády je člověk, který není schopen předložit lustrační osvědčení, v přímém rozporu s dosud platným a účinným zákonem. Náměstkem policejního prezidenta pro trestní řízení je bývalý důstojník Státní bezpečnosti. Mandátový a imunitní výbor této Sněmovny se pokusil zakázat použít legitimní výraz komunistický fízl.

Kam až do chcete dotáhnout?!

Děkuji za slovo.

Ale my jsme schválili úplně něco jiného.

To je třeba říci.

Já toho nelituju, že jsme stáli po boku bývalého ředitele. Jenom říkám, že já osobně jsem velmi zklamán, že on a jeho straničtí kolegové dodali ty rozhodující hlasy. Protože bez vás by to, pánové, dneska neprošlo! Děkuji za slovo. Přeji, pane předsedající, paní a pánové, hezký dobrý den, páteční dopoledne. Rád bych v této souvislosti poznamenal, protože nechci, abychom byli v jednom pytli s těmi ostatními, co to nepodpořili, zejména s pravicí, že výsledek hlasování mě udivil. Udivil mě v tom, že jde přece o výsledek dohod, ke kterým se pracně dopracovávalo v průběhu celého léta, že v průběhu celého léta nám některým, pravda, nezbyl čas na prázdniny a dovolené, protože jsme neustále kolem dokolečka jednali o služebním zákoně, co tam má být, co tam nemá být, proč to tam má být, koho se má týkat, koho se nemá týkat, jak to má vypadat, jak ty dohody budou vypadat a bude tam dohoda vládní koalice s pravicovou opozicí. My jsme jako komunisté z toho byli vynecháni. O služebním zákoně se hlasovalo podle té původní dohody. A já jsem překvapen, že se podle původní dohody nehlasovalo o doprovodném zákoně, bez kterého by služební zákon jaksi, uznáte, těžko mohl existovat, nebo alespoň být realizován, anebo alespoň by to tomu služebnímu zákonu při jeho cestě jeho vlastním životem přineslo velké problémy.

Ale to nemá vůbec žádnou souvislost s tím, že vy jste, přátelé, udělali dohody v létě, které část z vás teď pod nějakou záminkou, podle mého soudu naprosto irelevantní, protože jde doopravdy o věci, které jsou dávnou minulostí, které dnes neohrozí nikoho. Anebo se snad bojíte, že by parlamentní demokracie byla tak křehká, že by stačilo, kdyby nějaký zakuklený nomenklaturní kádr někde jako referent na nějakém ministerstvu mohl celou parlamentní demokracii zbourat? Nepřipadá mi to úplně fér ani vůči těm, se kterými jste ty dohody učinili, ani vůči občanům České republiky. Co si potom mají myslet o pevnosti dohod, na druhé straně o věrolomnosti a o tom, že vlastně tady nic nemusí platit, žádná pravidla nemusejí být dodržována a že se všechno dá účelově překroutit? Možná to je návaznost na tu včerejší diskusi. Já ji tam tedy moc nevidím, že by nějak logicky měla být. To je snad všechno. Komunisté nehlasovali pro tento zákon, protože za prvé nehlasovali ani pro služební zákon, který nepovažují za kvalitní, a tudíž jsme se zdrželi hlasování i u zákona doprovodného. Nebylo to pro to, pro co nepodpořila ten zákon pravicová část opozice. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, to, co jsme tady před chvilkou slyšeli, chápu jako součást předvolebního boje , protože jsme 14 dní před volbami. Já tomu velmi dobře rozumím, protože úloha opozičního politika je prostě taková.